Děkuji za doplnění stenozáznamu. Paní ministryně, máte slovo. Děkuji za slovo.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Omlouvám se, tak teď. Kdo je pro? Kdo je proti?

Paní ministryně, prosím, můžete pokračovat a přivítáme pana guvernéra. Děkuji. Dovolte mi, abych stručně uvedla vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o České národní bance.

Stávající znění zákona je velmi restriktivní, dnes umožňuje centrální bance nakupovat státní dluhopis pouze od bank, poboček zahraničních bank a družstevních záložen.

Důsledky vzniku a rozvoje nemoci COVID19 v pandemii se zcela jistě dotknou i finančních trhů včetně trhů se státními dluhopisy České republiky. Nelze ani vyloučit situaci, kdy bude působení České národní banky na těchto trzích naprosto klíčové. Současně také nelze v tuto chvíli predikovat vývoj cenové hladiny a potřebu centrální banky jakožto měnové autority adekvátně reagovat v rámci plnění svého hlavního cíle, kterým je péče o cenovou stabilitu. Lze naopak předpokládat, že i jiné subjekty než jen banky budou potřebovat dodání likvidity ze strany České národní banky, přičemž tyto subjekty mohou disponovat různými cennými papíry jakožto možným kolaterálem pro likvidní pomoc od centrální banky. Proto se předložená novela zákona zcela správně neomezuje na obchody se státními cennými papíry, ale rozšiřuje okruh nástrojů měnové politiky a také okruh subjektů, s kterým může Česká národní banka uzavírat obchody na volném trhu. Tyto volnější mantinely pro obchody centrální banky odpovídají úpravě v jiných zemích včetně pravidel pro činnost Evropské centrální banky. Druhou, neméně významnou oblastí je doplnění oprávnění pro Českou národní banku stanovit právně vymahatelnou horní hranici vybraných úvěrových ukazatelů týkajících se spotřebitelských úvěrů zajištěných obytnou nemovitostí.

Děkuji. Pan guvernér je přihlášen do obecné rozpravy.

Prosím, máte slovo. Ano, děkuji, pane předsedo. Především bych vás seznámil s usnesením z pondělního rozpočtového výboru, které asi nemá překvapivou strukturu, protože v prvním bodě navrhuje Poslanecké sněmovně, aby o návrhu zákona konala obecnou rozpravu. Za druhé navrhuje Poslanecké sněmovně, aby vedla podrobnou rozpravu ke všem částem zákona, a současně také navrhuje, aby své jednání v tomto bodě ukončila nejpozději do 18. hodiny dnešního dne. To myslím, že se dá zvládnout. A v posledním bodě doporučuje Poslanecké sněmovně, aby s tímto bodem vyslovila souhlas dneska.

V tomto volebním období se narodil tisk 532, připomenu.

Tady před chvilkou jsme slyšeli, že u této vyňaté pasáže by mělo být načteno limitování do konce příštího roku, což byla jedna z podmínek, která byla formulována ve složitých vyjednáváních, která se odehrávala nejenom na půdě rozpočtového výboru, ale proběhly celkem tři videokonference, na které byli vysláni zástupci, mluvčí, experti jednotlivých parlamentních frakcí.